Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?

Ano, má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Žádný návrh na zkrácení lhůty v obecné rozpravě nezazněl. Tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními a já končím projednávání tohoto tisku.